Požádám pana poslance Jiřího Dolejše který tady ale není, ten je omluven, takže ho nahradí ve druhém čtení paní předsedkyně rozpočtového výboru a to hlasovat nemusíme, pokud nikdo nic nenamítá.

A nyní tedy požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády tento tisk uvedla. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech a některých dalších zákonů.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty, zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu.

Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty. Novela dále do zákona o dluhopisech doplňuje úpravu tzv. agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, přičemž samotní vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni sami jednat, a to ani v průběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení.

Další změnou je zavedení institutu tzv. nuceného správce krytých bloků, což je jiná banka, jmenovaná do této funkce Českou národní bankou, která má za úkol zajistit správu majetku a dluhů souvisejících s krytými dluhopisy, jeli krytí dluhopisů či řádné splacení dluhů z krytých dluhopisů ohroženo.

Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem. Děkuji vám za pozornost.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí, po zpravodajské zprávě poslance Dolejše a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat obecnou rozpravou, kterou otevírám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jde tedy o to doplnit do sazebníku správních poplatků, opětovně doplnit, výše zmíněný poplatek.

A ptám se, kdo dál do obecné rozpravy.. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.